Děkuji. Pan předseda Bartoš.

Já bych se chtěl i ptát pana premiéra, kdyby chodil na interpelace, jak to tedy ve skutečnosti je, protože ministerstvo jako celek hovoří o tom, že věc s nimi vlastně není ani diskutována, že probíhá debata mezi Hospodářskou komorou a ministerstvem o vypořádání připomínek. Ty připomínky k vládnímu návrhu zákona vypořádává Hospodářská komora. To mi přijde velmi zvláštní. Ale zejména se mi jeví, že pan premiér jaksi přebral iniciativu, ostatně jak to dělá v celé řadě věcí, a Ministerstvo pro místní rozvoj, od kterého má tento zákon pocházet, už to vůbec neřídí. A já jsem rád, že se poslanci angažují v pracovních skupinách, kdy se pracovní skupina, která se zabývala digitální technickou mapou, která má zrychlit stavební řízení, sešla se zástupci ministerstva i tedy s panem premiérem, a jak je vidět, pan premiér není spokojen s tím, jakým způsobem se ubírá rekodifikace stavebního práva.

Když tedy pan premiér iniciativně do této věci zasahuje a Ministerstvo pro místní rozvoj už evidentně je pouze překážkou mezi Hospodářskou komorou a firmami, jejichž zájem je stavět nehledě na zákony, probíhá zde dialog Andrej Babiš, premiér České republiky, a Hospodářská komora v této věci, jak budeme dále postupovat? Jestli stavební zákon, který má rušit ty stavební úřady, které jsou v regionech, a chce je přesouvat do nějakého centrálního úřadu, což je hodnoceno všemi jako naprostý nesmysl, který spadne pod stůl, nebo budeme připravovat nový stavební zákon, třeba ve spolupráci s tou pracovní skupinou pod výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je tedy politickým partnerem přípravy tohoto zákona, pokud to v danou chvíli není Ministerstvo pro místní rozvoj? Na koho se mají poslanci obracet? Já bych tyto odpovědi potřeboval vědět od pana premiéra, protože vize chytrých měst má jeden předpoklad, že ty chytré domy, že ty infrastrukturní stavby i v rámci města, které jsou podmínkou rozvoje aglomerací, budeme stavět. Mámeli zrychlit stavební řízení, připadá mi, že aktivita, kterou v tuto chvíli přebírá premiér od Ministerstva pro místní rozvoj, k tomuto nevede. Musím říci, že jediný zásadní krok ve věci zrychlení stavebního řízení učinila Sněmovna skrze svoji aktivitu k digitální technické mapě, kde místo pana premiéra vlastně plní jeho sen, protože vyjednala podporu v Poslanecké sněmovně i s ministerstvy a aspoň budeme mít v následujících letech ten digitální základ. Byl bych velmi rád, kdyby pan premiér chodil na ty interpelace, protože to vypadá, že on vede prakticky každou skupinu, která se týká nějaké větší změny, i když podle mého názoru tomu tak není, a mohl by poslancům na to odpovědět. Tuto možnost bohužel nemáme. Když se dívám na statistiky návštěvnosti Sněmovny panem premiérem v minulém roce jak na písemné, tak na ústní interpelace, tak je skutečně žalostná.

Děkuji.

Z těch mnoha set tisíc voličů, kteří našimi ústy nedostávají odpovědi na své otázky. A já řeknu příklad takové otázky, kterou jsem dostala písemně, jsem hrubě nespokojená s odpovědí a nemám šanci se dozvědět konkrétní reakci pana premiéra. Je to něco, na co se mě ptají lidé ve třetím stupni invalidního důchodu. Skutečně ti, na kterých se, myslím, naprostá většina z nás tady ve Sněmovně a naprostá obyvatel naší země shodne, že na ně stát musí zejména myslet, musí na ně brát ohled a brát je v potaz. Jenže

Já se jen chci vrátit k tomu, že tady máme legitimní dotazy, které trápí nejrůznější skupiny lidí, našimi ústy jsou vznášeny, a není možné se dozvědět odpověď, protože všechny tyhle statisíce až miliony občanů jsou panem předsedou vlády ignorovány tím, že nechodí na tuto jedinou možnost se v dostatečném časovém prostoru dostat na důležitá témata. Děkuji. Pan předseda Michálek. A odpověď pana premiéra na naši interpelaci byla, že pracuje od rána do večera. Součástí toho by mělo být, že i navštěvuje jednání Poslanecké sněmovny, kde má odpovídat na dotazy poslanců.

Premiér státu je přece politik, takže musí chodit do Poslanecké sněmovny. Ve vyspělých demokraciích bývá standardem, když premiér pohrdá Poslaneckou sněmovnou a nechodí tam, tak i jeho vlastní poslanci, aby si zachovali tvář, jsou součástí poslanecké sněmovny, trvají na tom, aby začal chodit do poslanecké sněmovny a nepohrdal jí, protože v podstatě ukazuje to pohrdání i jim.

To přesně se stalo tady u nás v České republice. Masivní absolutní ignorace pracovních povinností předsedy vlády k Poslanecké sněmovně. Děkuji.